Za mě je to všechno. Já opravdu chci tady garantovat všem poslancům této Sněmovny, ale i všem občanům této republiky, že to, co se děje na dálnici D8, není žádná partyzánština. Je to normální činnost v takovémto území. Samospráva je velmi pravidelně informována, schází se každých 14 dnů speciální komise, kde jsou zástupci veřejné správy Ústeckého kraje a ministerstev, kde se situace na dálnici D8 pravidelně probírá. A hlavně bych chtěl ubezpečit občany, že děláme všechno pro to, aby slíbený termín před koncem tohoto roku zprovoznění dálnice D8 byl dodržen. A já jsem přesvědčen, že dodržen bude.

Děkuji za slovo. Dámy a pánové, velmi krátce. Chtěl bych říct, že Úsvit podpoří tuto schůzi, podpoří oba dva body.

Ale EET se týká jen určité skupiny lidí. Týká se živnostníků, kteří se snaží uživit, tak jak to jde, jak můžou. A pro některé z nich to může být likvidační. Dodávám, že opravdové peníze mizí v jiných sférách, mizí v přerozdělování peněz, ve státních dotacích, ve státních zakázkách. A tam by měla vláda zasáhnout, tam by měly směřovat kroky, aby peníze neutíkaly. Stejně tak si myslím, že nad EET stále visí mnoho otazníků a otázek, na které by bylo dobré a korektní odpovědět nejenom Poslanecké sněmovně, ale hlavně živnostníkům a občanům České republiky. Myslím tím systém. Jestli je vůbec systém připraven. Kolik to bude doopravdy stát? Proč v televizi běží reklama, která určitě není levná, z peněz daňových poplatníků, a která působí spíše jako volební kampaň, která nemá vlastně žádné opodstatnění, protože je to zákon a bude platit?

Myslím, že tady vůbec nejde o politikum, a kdo za to může, jestli ta, nebo ta strana.

Když se podíváte do médií a podíváte se na titulky, tak tam vidíte: Dálnice, která ujíždí, bude otevřena. Statik říká, na tuto dálnici bych svoji rodinu nikdy nepustil. Je tam zhruba 140 tisíc odkazů ve vyhledávači. A myslím si, že už jenom to hovoří o všem.

O povrchové dálnici nerozhodly odborné argumenty. Bylo to politickoekonomické rozhodnutí s cílem proinvestovat spoustu peněz a zajistit práci do budoucna. Další odborník říká: Dlouhodobě upozorňuji na rizikové území v délce 3 km, které končí opěrou mostu estakády. Opěra estakády je v pohybu od doby, kdy byla stavebně založena a měří se. Založení mostu nevyhovuje riziku sesuvu, protože piloty jsou krátké. Ne politikum, ale odborníci by měli mít hlavní slovo.

Nestabilní podloží ujíždí. Proinvestovaly se a zmizely miliardy. Hrozí riziko neštěstí.

Nejhorší by bylo, kdyby došlo k dalším sesuvům a k dalšímu neštěstí.

Hezké tentokrát už odpoledne. Jak nám ten čas běží...

A měl pravdu. Poslouchal jsem pana ministra Ťoka, který je vstřícnost sama, aby nám řekl podrobné informace. Ale on přece nebude zneužívat přednostního práva a nechá si to na rozpravu. Ale on současně moc dobře ví, že žádná rozprava nebude. On nebude hlasovat. Já vím.

Já jsem ani nechtěl vystoupit s kritikou, protože pan ministr má pravdu v tom, že ten problém je v okamžiku projektování té trasy. To je třeba si přiznat. Já teď nevím, která vláda to byla, jak je to starý projekt. To skutečně nevím.

To přece všichni víme. A než zopakuji některé argumenty, které nás vedly a vedou k tomu, že tento projekt považujeme za chybný, tak chci ukázat, jak vláda Bohuslava Sobotky dodržuje, resp. nedodržuje své vlastní usnesení, své vlastní přístupy a současně jak nedodržuje, resp. jak obchází zákony České republiky. Za prvé. Omlouvám se, protože abych citoval přesně ta usnesení a data, tak tu mám nějakého pomocníka, ze kterého to budu číst.

V pěti letech je to 30 milionů korun. A dosud Ministerstvo vnitra nevydalo žádné stanovisko k projektu EET a bez kladného stanoviska podle tohoto usnesení této vlády nesmí investovat žádné ministerstvo peníze.